Není náhodou, že po první republice, na kterou tak rádi odkazujeme, zůstalo tolik Masarykových škol. Školy jsme zdědili, teď ale vláda musí investovat do lidí. Je nutné, aby byli daleko lépe zaplaceni. Tím se postupně zvýší kvalita pedagogů a vzroste kvalita vzdělání a kvalita škol. A není k tomu potřeba vymýšlet nějaké složité školské reformy.

Chceme podpořit vládu, která bude zdokonalovat komunikační infrastrukturu silniční, železniční i datovou, která už konečně pohne stavbami a Česká republika přestane být černou dírou uprostřed Evropy. I když doprava je někdy nepříjemná, už po staletí platí, že kde je komunikace, tam je prosperita. Chceme podpořit vládu, která bude snižovat byrokracii, která bude prosazovat stát, který bude sloužit, ne překážet. Vládu, která si bude vážit podnikavých lidí, kteří se realizují a ve své realizaci přinášejí prosperitu celé zemi. Vládu, která dá každému možnost uspět. Vládu, která zavede stát, který nebude drábem, ale pomocníkem v případě nouze. Vládu, která o digitalizaci nebude jen mluvit. Vládu, která využije možností elektronizace, která je schopna zvýšit hrubý domácí produkt až o 2 %, to je o 100 miliard korun. Chceme podpořit vládu, která bude budovat důvěru k institucím, pravidlům, spravedlnosti. Protože tam, kde jsou kvalitní instituce, kde se ctí pravidla a dodržování pravidel je normou a naopak jejich porušování, ohýbání, je odsuzováno, tam, kde je dostupná spravedlnost, tak v takové zemi lidé s chutí budují své podnikání, své životy a realizují se. A takovou zemi chceme mít a vládu, která takovou zemi buduje. Takovou vládu chceme podpořit. Chceme podpořit vládu, která bude myslet i na ty, kterým se nedařilo, kteří se dostali do situace, ze které si sami nedokážou pomoci. Kteří už tím, kde se narodili, v jakém prostředí vyrůstají, jsou zbaveni možnosti uspět. A ne tak, že jim dá tu pomyslnou rybu, ale takovou vládu, která jim dá prut a naučí je rybařit. Tak takovou vládu, která má na prvním místě podporu vzdělanosti, která podporuje výstavbu komunikační infrastruktury, která podporuje snížení byrokracie, silné instituce, dostupnou spravedlnost a pomoc potřebným, takovou chceme podpořit. Taková vláda ale před nás s žádostí o důvěru dnes nepřichází. Podporu vzdělanosti vůbec nenajdeme mezi šesti hlavními prioritami. A když jsme jako Starostové a nezávislí do letošního rozpočtu navrhovali dát 15,5 miliardy na platy učitelů, tak aby v průměru dosáhli alespoň na všemi slibovaných 130 % průměrného platu, hnutí ANO hlasovalo proti. Stejně jako v případě uvolnění financí na stavbu škol. Takže pro podporu vzdělanosti tuto vládu podpořit nejde. Bohužel.

Pozitivní určitě je zákon o liniových stavbách. Ale ten nepřipravila vláda, ale poslanci. Že by vláda alespoň usnadňovala podnikání, snižovala nesmyslnou administrativu?

Tak tedy co podpora silných institucí, pravidel, dostupné spravedlnosti? Policie, státní zastupitelství, soudy i Evropský úřad proti podvodům jsou obviňováni z práce na politickou objednávku. Vzpomínáte na ustanovení kodexu hnutí ANO, které ještě před rokem stanovilo, že pokud bude někdo trestně stíhán, bude se muset vzdát všech politických funkcí a odejít z hnutí ANO? Pravidlo překáželo, tak bylo zrušeno a dnes ten, který by ještě před rokem ani nemohl být členem hnutí ani poslancem, je vaším jediným kandidátem na premiéra. Takže tady také vláda bohužel nekoná, co by v zájmu republiky a její prosperity měla.

Jen škoda, že hlavní nositel této změny už ve vládě není.

A to tato vláda bohužel nedělá. Pokud ale svůj názor změní a v těchto oblastech zabere, může počítat s naší podporou, stejně jako my budeme žádat o podporu našich návrhů v těchto oblastech. Snad ještě důležitější než program a programové prohlášení je pro důvěryhodnost personální složení vlády. A tady je bohužel ten pohled ještě žalostnější. Jak po nás můžete chtít, abychom svěřili tuto zemi, abychom dali důvěru vládě, v jejímž čele stojí trestně stíhaný politik vedený jako agent ve svazcích StB, člen zločinecké organizace? Člověk, který mnohokrát v minulosti ukázal, že pravidla dodržuje, dokud jsou pro něj výhodná. Který dokázal křivě přísahat i na zdraví svých dětí. Člověk, který tolikrát porušil své slovo, prostě důvěryhodný není. Který navíc neváhal a přivedl třicet let po sametové revoluci do vlády komunisty a extremisty. A nemusel. Ale bylo to pro něj osobně výhodné, tak to prostě udělal. Že tím tratí celá země a ponižuje svoje spolupracovníky? To je mu jedno. Tak jako tolikrát v minulosti, i tentokrát ukázal, že pro svůj osobní prospěch je připraven obětovat cokoliv a kohokoliv. Tato vláda ale nepřináší do naší země prosperitu, neřeší skutečné problémy. Navíc pošlapává hodnoty, na kterých tato společnost posledních třicet let stojí. Je to vláda minulosti a vláda slepé uličky. Proto naši důvěru nedostane. Já vám děkuji a vzhledem k tomu, že nám do konce rozpravy zbývají dvě minuty, tak si dovolím obědovou přestávku vyhlásit předčasně.